Bude tady ode mě jeden protinávrh. Nevím, jestli pan kolega Jakob nebude dávat taky nějaký protinávrh.

Mým protinávrhem je přerušit tuto schůzi na pět minut. Já zahajuji hlasování o protinávrhu a ptám se, kdo je pro?

Vnímám zájem o odhlášení, tak vás všechny odhlašuji a prosím o přihlášení vašimi identifikačními kartami.

Nezahájila jsem. Vážené dámy a pánové, paní předsedající, vznáším námitku proti řízení schůze.

Já nevím, čemu se smějete.

Děkuji. Znovu opakuji, podávám námitku proti řízení schůze. Děkuji. Jenom aby bylo jasno, já jsem zagongovala, nechala jsem říci protinávrh, zahájila jsem hlasování a klepání jsem slyšela až v průběhu hlasování, které jsem nezastavila, a odhlásila jsem vás před dalším hlasováním. Pan předseda Benda. Prosím. Vážená paní místopředsedkyně, já z toho nechci dělat úplnou válku, ale jenom bych prosil, abychom se fakt chovali korektně.

Děkuji.

Já tu seděla. Bylo to přesně tak, jak to popsala paní místopředsedkyně. Děkuji.

Takže zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh byl přijat. A já tedy předávám schůzi k řízení paní předsedkyni. Děkuji za spolupráci.

Hlásí se paní předsedkyně s přednostním právem, ale než bude vystupovat, tak vás prosím o klid.

Já si myslím, že to, co se tady stalo, tak nebylo fér. Nebylo to fér vůči místopředsedkyni Kláře Dostálové, protože ona to přesně popsala tak, jak to proběhlo. Nezlobte se na mě, ta situace je tady vyhrocená.

Vy jste řekla do 14 hodin, kdy je pevně zařazený bod, ale pokud chcete tady ještě změnit ten čas, protože máme přerušovat tuto schůzi a bylo by korektní, jak jsme byli domluvení i z grémia, aby tak bylo učiněno o sedm minut dříve, než je pevně zařazený bod, tak by to bylo možné opravit.